Děkuji. Prosím, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, velmi bych se chtěla přimluvit za to, abychom prohlasovali tu variantu, kterou tady předkládal pan předseda Michálek, protože v tom původním návrhu usnesení, musím říci, považuji za velmi problematický bod číslo 4, který stanovuje, že schůze výboru jsou zpravidla neveřejné. Myslím, že z povahy věci, toho, že kdybychom nebyli v pandemickém stavu, kdybychom nemuseli dodržovat nutná opatření, tak jsou naopak výbory vždy veřejné.

A usnesení, které navrhuje pan Michálek, toto řeší. Proto se přimlouvám za to, abychom právě toto usnesení schválili, nikoliv to původní, které tady bylo navrženo. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Prosím, máte slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Takže pokud dnes toto usnesení prohlasujeme, tak si myslím, že to pro ně bude dobrá zpráva. Děkuji. Je prosím ještě zájem o vystoupení ve všeobecné rozpravě? Všeobecnou rozpravu končím. Závěrečná slova nebudou. Otevírám rozpravu podrobnou. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Pan předseda Jakub Michálek. Máte slovo.

Děkuji. Ještě se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Prosím, máte slovo.

To je jediná změna. Pokud předseda orgánu samozřejmě se souhlasem předsedy Sněmovny rozhodne, že se jedná o distanční konání orgánu, pak je možné, aby se zúčastnili všichni. Doporučuji, abychom tento návrh po dohodě s většinou poslaneckých klubů podpořili, a tím pádem bude vyloučeno hlasování o tom původním návrhu. Děkuji.

Myslím, že jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 98. Přihlášeno 99 poslanců, pro 92, proti nikdo. Návrh byl přijat a v tuto chvíli už není, o čem bychom dále hlasovali.